Bylo to myšleno v tomto významu a myslím, že jsme to všichni pochopili.

Říkám, ještě jednou opakuji, mohla tu zůstat, věděla, že na ni směřuje otázka, mohla to vysvětlit sama. Ale od paní ministryně Maláčové jsme slyšeli už tolik ekonomických nesmyslů, paradoxů, věcí, které prostě v realitě neplatí, že já ten výrok beru velmi vážně.

A paní ministryně tady vážně řekne, že deficit nebo přebytek je číslo, které nic neříká.

Podívejte se na to, jaká míra investic byla v době pravicových vlád, kdy ještě musely hospodařit ve chvíli, kdy tady byla euroamerická hospodářská krize, kdy byly výrazně nižší příjmy státního rozpočtu. Podívejte se na to, kolik investice činí v návrhu rozpočtu na příští rok. Je to pod hranicí 10 %. Takže když už tady argumentujete investicemi, tak si zjistěte ta čísla, a zjistila byste, že ODS měla v té době relativně vyšší investice, než se kterými počítáte v příštím roce vy. Já myslím, že než tady budeme vážně spolu argumentovat, že by bylo dobré si to nastudovat. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Nějaké takovéto nepravdy.

Pohybuje se to v miliardách korun. Kdy vyvodí vůbec nějakou odpovědnost za tyto finanční nesrovnalosti?

Proto se budu soustředit na jiný příklad života poslance ČSSD Michala Krause. Během jeho předsednictví v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny bylo výborem rozhodnuto o přidělení dotace na neziskové sportovní centrum v Harrachově.

Budu pokračovat. Kdyby náhodou někdo z poslanců chtěl na to reagovat, tak já se přihlásím a doplním na přednostní právo nekonečně mnoho dalších příkladů. Takže budu pokračovat.

No, budu jenom vybírat. Ještě řeknu třeba tu známou kauzu pět českých na stole.

No tak si řekneme další, pojďme trošku blíž k současnosti.

Byl kritizován za zneužití pravomoci a provádění výběrového řízení pro Český Telecom bez výběrového řízení.

Teď nevím, jestli mám ještě pokračovat.

Tento skandál se týká netransparentního rozdělování evropských dotací v takzvaném regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad a týkalo se to Ústeckého a Karlovarského kraje. Podle obžaloby došlo výměnou za úplatky k ovlivňování schvalování dotace na tři projekty, přičemž obžalovaní přijali nebo plánovali přijmout ve formě úplatky minimálně 2,8 mil. korun.

Jak víme, už trest vězení nastoupil. Takže to je realita, to jsou fakta, každý si je může dohledat. Já se tady musím důrazně ohradit proti nepravdám říkám to kulantně, protože se to týká dámy co tady řekla ministryně práce a sociálních věcí paní Maláčová. Bohužel jsou to i ty nepravdy, co předvádí i pan premiér Andrej Babiš, a říká, že prý vláda zvýšila důchody o 900 korun. No to je přímo lež. Takže si to teď přímo řekněme. Za prvé. Na základě zákona je stanovena valorizace v průměru 750 korun. Takže neříkejte nepravdy. A dokonce je to i lež ještě podrobnější.